Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Jsou to sněmovní tisky... Omlouvám se, že mi to uteklo v tom vystoupení. Ano, rozumím.

Takže já zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Já zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane poslanče. K hlasování, předpokládám. K hlasování.